Ale víte, na čem stojí Národní rada pro sport? Na financích. Pokud nebude mít finanční prostředky, tak nebude mít co těm sportovním klubům dávat. Děkuji za dodržení času. Než dám slovo k faktické panu poslanci Šimkovi, přečtu omluvu. A nyní prosím pana poslance Davida Šimka. Prosím, máte slovo.

Dávali jsme k tomu připomínky, aby se výzvy nastavily jinak. Bohužel, vyslyšeni jsme nebyli.

Když v letošním roce skupina poslanců, která se oblasti sportu věnuje, požádala předsedu pana Neussera, aby upravil dotační výzvy a skutečně se zamyslel nad chybami, které byly v minulosti udělány, tak i když jsme žádali, aby investiční výzvy byly vyhlášeny hned v lednu, byly vypsány až na začátku září. Nechápu proč. Stejně tak byly vypsané s podmínkami, které nebyly diskutovány s žádnými partnery v území. Takže opět je v nich spousta chyb, které povedou k tomu, že budou výrazně omezeni žadatelé a bude problém ty dotace vyčerpat. A to platí a já s vámi souhlasím, že peníze do sportu je potřeba...

Děkuji.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

V podstatě třeba nějaké podmínky blížících se výzev.

Děkuji, pane poslanče. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

A to si uvědomme, že to jsou úplně jiné náklady na ty peníze.

To, že je tam spousta připomínek, to chápu.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, paní místopředsedkyně.

Děkuji. Nyní s faktickou vystoupí pan poslanec Petr Gazdík, připraví se Marek Novák. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ten zákon je tu proto, že Národní sportovní agentura nefunguje, a zeptejte se kteréhokoliv klubu na zkušenosti z posledních dvou let, jakým způsobem jsou vypisovány dotace, jaká je transparentnost agentury, jakým způsobem časově se nedají zvládat ty dotace. A to se nebavím o tom, že se směšuje mládež, která má být pod Ministerstvem školství, a školní sport, kdy agentura také vypisuje dotace na stejné věci. Tak já vám řeknu fakta. Poslední rok fungování na Ministerstvu školství stálo 7 miliard rozdělování sportovních dotací, které rozdělovalo 15 lidí, zhruba 20 milionů korun. Z výroční zprávy Národní sportovní agentury loni je tam 70 lidí a stálo to 130 milionů korun. A vy se tady budete rozhorlovat nad pětičlennou dozorčí radou. Toto jste způsobili, nefunkční agenturu za 130 milionů.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já si myslím, že se tady úplně naprosto zbytečně hádáme, protože máme všichni stejný cíl, a to, aby kluby dostaly peníze, kdy mají.

Ještě lepší je ten červený odstavec v podmínkách, který píše, že do konce roku samozřejmě celou částku musíme vyúčtovat, což je paráda.